Já tvrdím, že ten případ je identický jako případ pana docenta Svobody. Identický. Úplně identický.

Neúspěšně.

Odsouhlasili. Den poté přišel zastupitel, který je v nějakých politických sporech, a řekl: já dám nabídku milion a tisíc korun.